Proto říkám, že je tady řada míst, o kterých je potřeba hovořit. Že potřebujeme ty lékaře to naučit.

A to je to, co já vnímám jako nedostatek zákona, který máme na stole. Ale je to nedostatek, který je nedostatkem všech nových věcí. A když najdeme vůli o tom hovořit, tak si myslím, že bychom mohli stvořit něco, co by bylo životaschopné. Že se něco naučí.

Prostě proto, že nedělám to, co potřebuji, abych se rychle naučil. Otázka výše úvazku, to všecko s tím jistě souvisí.

Věřte tomu, že se tím zdravotní výbor bude zabývat velmi podrobně. Věřte tomu, že se pokusíme dát vám tu nejlepší možnou variantu. Ale ta nejlepší možná varianta bude určitě někoho bolet. To říkám proto, že samozřejmě na nás na všecky budou vyvíjeny nejrůznější tlaky. My je budeme poslouchat, ale budeme se snažit najít konkrétní odpovědi na konkrétní námitky.

Ale prosím. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Svobodovi.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě velmi mrzí, že jsem panu docentu Svobodovi vzal jeho záměr být posledním vystupujícím. Nicméně se domnívám a jsem přesvědčen o tom, že moje vystoupení bude pouze takovým malým dovětkem a tou skutečnou tečkou bylo vystoupení pana docenta Svobody. Všichni víte, že nejsem lékař. Myslím si, že tato problematika se týká především diskuse tady ve sněmovně lékařů. A věřím, že kolegové lékaři, kteří jsou tady mezi námi, k tomu přistoupí odborně. Slyšel jsem některé jejich názory už na petičním výboru a stejně tak bude pro mě asi hodně směrodatné stanovisko zdravotnického výboru. Ale důvod, proč jsem si dovolil jako neodborník i vystoupit k tomuto tématu. Zaznělo to již z úst jak pana zpravodaje, tak některých předřečníků, tak i mého kolegy pana doktora Štětiny, a to je problematika nedostatku lékařů. Určitě myslím dozrál čas na nejvyšší možnou míru k tomu, abychom se zamysleli nad realitou, že na jedné straně nám studenti studují, stávají se z nich lékaři a současně odcházejí. Což má dvě negativa. Jednak je to, že chybí v našem zdravotnickém systému, a druhé, že nás to stojí peníze a užitek z toho není žádný. Ale pokládám za ne úplně správné levně řeknu, nebudu říkat zadarmo, ale řekněme levně vystudovat, potom na to zapomenout a odejít někam jinam. Myslím si, že je opravdu načase, abychom našli odvahu začít minimálně vážně diskutovat a debatovat o tom, že v takovém případě by měl být jednak nějaký stabilizační závazek nebo doložka, anebo pokud se někdo rozhodne k takovémuto kroku, tak by měl minimálně velmi podstatnou část nákladů na tato studia vrátit. Kolega Štětina tady zmínil krátce, že bychom měli najít odvahu začít debatovat o tom, i o nějakých poplatcích za to. Já toho nejsem příznivcem. Pořád si myslím, že bychom tam potom znevýhodňovali některé studenty, kteří by chtěli získat takovouto kvalifikaci, a bylo by to pro ně komplikované. Ale opravdu otázka nějakého stabilizačního závazku, obzvláště v případě tak náročného a finančně drahého studia, je opravdu na místě. Podpořím návrh pana zpravodaje i někoho z předřečníků, aby byla prodloužena lhůta na prodiskutování tohoto návrhu. A tento problém, který zmiňuji, o kterém hovořím, si myslím, že není jen problém lékařské sféry, je problémem řady technických oborů. Nebudu to zbytečně rozvíjet, abych dodržel to, co jsem řekl na začátku, že to bude pouze malý dovětek a ta hlavní tečka byla pana docenta Svobody. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil, po něm s přednostním právem pan zpravodaj. Stabilizační poplatek! Že by to měl být zedník, který jde pracovat ven?

Ano, peníze jsou důležité. Neodcházejí jenom kvůli nějakým nepříjemnostem.

Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Ti by také platili stabilizační poplatky?

Musím zareagovat. Teď se asi opravdu projeví, že patřím do rozpočtového výboru a že ty finance mě trošku trápí. Já to vůči panu kolegovi Plzákovi, prostřednictvím pana předsedajícího, nepokládám za normální, že na našich školách, že my to platíme, studuje tolik studentů. Vím, že je nějaká volnost, že tohle potřebujeme. Ale já děkuji panu kolegovi Plzákovi prostřednictvím pana předsedajícího, že toto zmínil, že toto připomněl, tento problém. Že ani toto já nepokládám za naprosto normální, že na našich školách studují za finance, které jdou z našeho státního rozpočtu, studenti, kteří pak u nás ani nezůstanou. To opravdu taky nepokládám za normální.